Hvala lijepo. Nastavljamo sa sjednicom, gospodin Maras je tražio riječ. Tražimo stanku u ime kluba zbog skandalozne izjave ministrice Murganić koja je napala pravobraniteljicu za djecu i želimo o tome obavijestiti hrvatsku javnost. Evo gospodin Hrelja, a on ne vodi pa ćete vi ipak odlučiti. Što se mene tiče može i bez stanke, ali samo ako nema drugih zainteresiranih? Izvolite gospodine Maras. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Iako smo počeli ležerno nakon ove pauze uz duhovite opaske i kolege Bulja i gospodina Hrelje. Ova tema koju ja sada ovdje otvaram nije duhovita i pokazuje koliko je u biti nažalost hrvatsko društvo i Hrvatska država kada HDZ vodi Vladu društvo netolerancije i nepoštivanja kontinuiteta institucija u RH. Danas smo saznali iz medija nešto što smo mislili da je odavno iza nas. Znači postoje institucije, postoje mandati, postoje ljudi koji rade dobro posao i koji rade loš posao i postoji odgovornost i Vlade i tih ljudi koji obavljaju svoje dužnosti.

Jedini kriterij po kojem gospođa Milas Klarić ne bi trebala odraditi još godinu ili dvije mandata od osam godina koliko mandat pravobranitelja svih ne samo za djecu traje u RH. To bi vam otprilike značilo to da zakon predviđa osam godina, Vlada i mandat Sabora traje četiri godine i ova Vlada derogira zakon na način da kaže ne, ne ne traje on osam godina on traje četiri godine.

Gospođa Muraganić joj je rekla pred svim svjedocima, ne nije vam prošlo izvješće, ne radite dobro. Ja i HDZ mislimo da ste vi SDP, pazite mislimo, mislimo da ste SDP. Znači HDZ, Andrej Plenković, europejac koji poštuje standarde, zakone, pravila i principe ponašanja EU u Hrvatskoj se ponaša gore nego mnogi koji su se tako ponašali devedesetih godina kada još nismo imali ni blizu takve standarde kakve danas bi trebali imati. Gospođa ima mandat koji joj je dao Hrvatski sabor i koji traje period koji je zakon propisao. Znači to nije izmislio niti Andrej Plenković, niti Zoran Milanović niti HDZ, niti SDP. 8 godina postoji razlog zbog čega pravobranitelji imaju mandat. I ne može biti razlog, dame i gospodo ovakvog ponašanja samo zato šta je netko imenovan za vrijeme ove ili one Vlade. Po toj logici mi bi razriješili tijekom Vlade Zorana Milanovića čitav niz pravobranitelja državnog revizora i sve one koji su bili imenovani prije Vlade Zorana Milanovića. Ali po tome se razlikuje država od hajdučije a HDZ zagovara hajdučiju i samo dajte da smo iz istog čopora a SDP zagovara državu, institucije i kontinuitet.

Šta sada to znači? Dajte povežite ono misli, molim vas. … [[Upadica se ne čuje.]] Ono šta želim reći, ljudima iz HDZ-a, premijeru Plenkoviću, ministrici Murganić, nemojte od Hrvatske raditi hajdučiju, nemojte raditi državu koja ne poštuje svoje institucije i ne poštuje svoje zakone. Sa ovakvim izjavama to radite. Ja mislim da je to skandalozno. Nadam se da će ljudi koji odlučuju povući ovu izjavu gospođe Murganić i nadam se da ćemo stati iza svoje države i svojih zakona. To je moja želja i moja ambicija i moja ako hoćete i molba da se tako kao dužnosnici, oni koji vode ovu državu ponašamo. Jer naši građani moraju vidjeti da prvo mi poštujemo državu da bi je onda poštovali svi.

da upravo spriječimo te probleme u budućnosti. Da … [[Govornik se ne razumije.]] prenosimo samo najbolju europsku praksu pokazuje i, znači u utorak smo imali čitanje Zakona o ništetnosti kredita i svi ovi zakoni doprinose tome da doista građanin bude što bolje upoznat. Ovi svi zakoni koji se donose oni nisu protiv banaka niti su banke nama nekakav neprijatelj, one su važan čimbenik razvoja gospodarskom društvu. Ovi zakoni su upravo za one banke koje poštuju pravila, koja se drže pravila, koje su konkurentne, koje informiraju građane i svoje korisnike na pravi način. Na matičnom Odboru za financije mi smo ovo raspravljali 4. srpnja 2017. godine. Koje su novine u ovome zakonu? Znači prije nego što potrošač se obveze ponudom ili okvirnim ugovorom pružatelj platnih usluga dužan je dati potrošaču informativni dokument. Taj informativni dokument mora njega informirati o naknadama koje se će onda naplaćivati. Odlučeno je znači da naknade moraju biti slične i da ne mogu se smišljati nekakve nove naknade te da sve banke u RH i u državama koje primjenjuju ove direktive bi trebale imati 10 do 20 osnovnih naknada koje će imati jedan konkretan naziv i koje će popisivati HNB te ih objavljivati na svojim stranicama. Jako je važno da u ovakvim dokumentima ne smije biti sitnih slova. Čak je i ovdje propisano da se ni slučajno ne smiju koristiti boje koje bi mijenjale značenje ovog dokumenta npr. prilikom kopiranja. Znači išlo se dosta u detalje. Ovaj popis se ažurira svako 4 godine i kao što sam već naglasila, znači njega će prikupljati narodna banka i sve znači banke u RH, odnosno njihove naknade biti će i popisane, odnosno, njihove naknade biti će popisane na web stranici HNB-a i pristup će biti besplatan. Također, potrošač će jednom godišnje besplatno dobiti od pružatelja platnih usluga na papiru ili na drugi dogovoreni način izvješće o obračunatim naknadama i kamatama uključujući zaračunate kamate za ugovoreno prekoračenje. Ono što je još važno olakšat će se prebacivanje računa za plaćanje na nacionalnoj razini na način da će se potrošač obraćati samo onom pružatelju platnih usluga po kojem želi prebaciti račun. Naime imali smo situaciju u praksi kada želite zatvoriti u jednoj banci račun, nekako se to uvijek odgađa jer taj proces puno duže traje nego što traje nego što traje kada idete otvoriti u toj istoj banci račun. Sada vi odaberete banku u koju želite prebaciti račun i ona je dužna, ovdje su i propisani rokovi, to napraviti za vas, naravno da daje se jedna punomoć. Također, ono što je jako bitno i ono što se svi pitamo kada nekad govorimo o onoj strani zašto mi uopće moramo koristiti bankovne račune, zašto moramo plaćati sve te naknade, jednostavno situacije i današnji razvoj društva zahtjeva da se bankovni računi moraju koristiti i tako poslovanje i važno je da oni koji doista to koriste i samo recimo za mirovine ili primanje invalidnine, da njima banke, ovdje je točno propisano za koje, ali sve neke ajmo reći malo veće banke moraju omogućiti osnivanje, znači otvaranje osnovnog računa koji će biti po znatno boljim uvjetima nego što je to za one druge znači osobe koje u svakodnevnom životu vrlo žesto koriste račune. Možda će također nuditi i deset besplatnih platnih transakcija a zakon se primijenio na sve pružatelje platnih usluga, znači osim odredbi kojima se uređuje znači pravo na otvaranje osnovnog računa za plaćanje potrošača, one se primjenjuju samo na kreditne institucije koje nude osnovni račun. A to su one koje prema revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za prethodnu godinu imaju imovinu veću od 15 milijardi kuna. Klub HDZ-a će naravno ovaj zakon podržati, mi smo dosad danas raspravljali kao što sam već rekla o tome da li je potrebno da mi moramo recimo, plaću primati na račun, da nam banke uzimaju dosta novaca, da ćemo stati bez novaca, ali moramo biti iskreni i priznati da pogotovo u nekakvim ruralnim sredinama gdje nemamo veliku pristupačnost banci da upravo korištenje ovih i računa i internet bankarstva, da u biti je građanima smanjilo te troškove i da se naravno sa porastom korištenja svih tih usluga, da banke ostvarivaju veće promete ali da ovakav jedna zakon će baš omogućiti veći konkurentnost među bankama i spuštanje tih cijena koje nisu pravedno određene za korisnike ovih osnovnih usluga banaka. Eto hvala i još jedno znači klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Gospođo Dragice Roščić, zbilja evo, moram pohvaliti vašu raspravu kako ste lijepo raščlanili i vrlo koncizno i sažeto objasnili koje su prednosti ovog zakona a koje su mane, tako da evo u potpunosti se mogu složiti s onim šta ste govorili i vrlo mi je bilo zanimljivo slušati cijelo vrijeme, bio sam vrlo pažljiv, naravno, dosta toga ste rekli, a najviše me zainteresirala ta transparentnost i kako ste razumjeli u biti intenciju ovog zakona koji ide ka tome da ljudi bolje shvate koliko troše novca za određene usluge, i kako će to dovesti do smanjenja troškova.

Izvolite, prije povreda Poslovnika.

I danas u raspravi [[Upadica Radin: Koji broj?]] 238 [[Upadica Radin: Hvala.]] Dakle, i danas kad je bila stanka gospodin Maras je koristio neprimjerene izraze, vrijeđajući HDZ i sad kad se javio za raspravu opravdavajući svoje neprimjereno ponašanje dok je kolega Roščić govorila kad se tako cerekao iz klupe, na što je bio upozoren, e sad na kraju on govori da ja nisam slušao.

Gospodin Šuker, ja sam već zaboravio kako njega nije bilo neki period, jednom 6, 7 mjeseci, ali on nažalost evo povrijedio je članak 238., to je radio u prošlosti. Znači, mislio sad da će sada malo dok se odmarao, shvatiti da ne smije vrijeđati druge zastupnike i žao mije što ga vi niste upozorili gospodine potpredsjedniče jer koristiti riječ primitivizam, to ne da nije kolegijalno, to ej uvreda koja ovdje ne bi trebala biti dopuštena, bez obzira koliko imate slobodnu narav i koliko sebi dopuštaju.

Gospođa Roščić, sada imate pravo odgovoriti na repliku.

Drugu repliku ima gospodin Bulj. Hvala lijepa. Kolegice Roščić, kazali ste da transparentnost ovog zakona i pomoć, tj. smanjenje troškova našim građanima je vrlo bitna kod naknada i provizija koje građani imaju kod poslovnih banaka. Međutim, činjenica je da ste vi naveli da nama banke nisu neprijatelji.

To je ogroman novac na godišnjoj razini. Zamislite vi kao mlada osoba koliko bi se toga moglo u Hrvatskoj uložiti ili usmjeriti taj novac da se usmjeri gdje treba, a ne bankama koje vi kažete da će preko HNB-a. Međutim i sve što treba štititi, međutim to nije istina da HNB to radi na žalost. To je vidljivo i iz izjave i guvernera Vujčića koji kaže da je 2012. godine 10 milijardi kuna dato, znači bez pokrića mjenica Agrokoru. Prema tome, ovdje je ogromna šteta na našim građanima. I zašto mi ne bi pojedinci, građani koji žele imati bez računa na banci ne bi primali svoj novac bez ovih naknada, da imaju bar mogućnost, da imaju pravo izbora, a ne da im se naplaćuju provizije i naknade u visini od 4 znači i pol milijarde kuna ukupno bez toga da mi to oporezujemo u biti što bi bilo normalno. Znači kada vodimo rasprave trebamo bit konzistentni i ne mijenjati svoja razmišljanja od zakona do zakona. Prije nekoliko mjeseci smo raspravljali kako je moguće recimo da se putni nalozi isplaćuju na ruke ne na račun, a danas raspravljamo zašto uopće trebamo imati bankovne račune. Tako da ono što ja želim reći da mi nikako nismo protiv banaka koje rade po pravilima, po propisima koji su transparentni i koji na dovoljan način informiraju naše građane.

Treća replika gospodin Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Roščić, dakle dvije stvari ću, zbog dvije stvari sam se javio za repliku.

Nekako mi se čini, nisam na to prije obraćao pažnju da je to nekako dugačak period, ali evo tako je. Druga stvar, ja to moram ponovno reći. Kolega Šuker je danas spomenuo dobro banke prodaju svoje proizvode. Ako to napravimo usporedbu sa tehničkim proizvodima, evo recimo uzmimo primjer automobil. Zamislite kad bi proizvođač automobila kad bi prodao svoj automobil, svoj proizvod i kad bi korisnik automobila svaki put kad bi točio gorivo ili mijenjao ulje plaćao naknadu proizvođaču. S druge strane, vi zapravo ne možete danas prodati ozbiljniji proizvod u tehničkom smislu ako nemate osiguran servis. Znači svaki proizvođač je trgovac, tehničkih proizvoda mora osigurati servis na teritoriju one države na koje prodaje da bi ljudi mogli pravodobno servisirati svoje proizvode. U tom smislu, a kolega Lalovac je to rekao banke koje su zaradile 3 milijarde kuna gase svoje poslovnice jer njima to nije u interesu. Ali jesu li oni svojim građanima osigurali pristup do svojih računa i sve ono što moraju obaviti. Ja se ponovno slažem, možda nije tema ovoga zakona ali se sigurno Vlada RH s tim pitanjem mora pozabaviti ili ako netko ostvaruje toliku zaradu i prodaje svoje proizvode onda neka osigura građanima dostupnost tih, servisa tih proizvoda. Gospodin Žagar, kad polemizirate bilo bi dobro polemizirati sa jednom osobom koja može odgovarat na repliku, replicirati jer vi ste replicirali gospodinu Šukeru koji sad vam ne može odgovarati pa onda je to može izazvati povrede Poslovnika i svega. Evo drago mi je da ste se osvrnuli na više tema, ali doista bi bilo dobro da nakon moje rasprave se osvrnete na ono što sam ja pričala. Ali s druge strane banke također imaju dužnost svaku godinu dati dokument na kojem korisnik vidi koliko mu je banka naplatila za te usluge, pa to isto je jedna pomoć u transparentnosti i informiranju građana. A što se tiče ovih servisa djelomično se slažem, ali mislim da ste se malo i sami izgubili u toj priči uspoređivanjem sa točenjem benzina i slično. Naravno da nećete plaćati proizvođaču kada svaki put točite benzin u svoj auto, ali ćete platit gorivo. Tu samu transakciju ćete platiti, a sad ići dalje mislim da ćemo otići predaleko, da nisam sigurna jeste li vi do kraja ispričali priču koju ste htjeli reći. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice Roščić. Pozdravljam vašu raspravu i zapravo ste i ono što je Vlada predložila vi ste posebno apostrofirali nekoliko puta u svojoj raspravi govoreći o samim naknadama u bankama, ali i uvođenju nove direktive da nam se zapravo stvari ne događaju drugačije nego da preduhitrimo određene stvari. Svako malo kao korisnici tekućih računa dobivamo određene obavijesti za koje se iznenadimo kada ih dobijemo na adresu. Ali želim vam ovdje i zbog javnosti i zbog vas reći, da recimo pojedine banke prije dva mjeseca zatvarale su redovne račune građana bez da su oni to znali i to je stvorilo jako velike probleme recimo Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji su isplaćivali te mirovine. Naime, to banke nisu smjele napraviti zbog otvaranja ovih zaštićenih računa po članku 212. Ovršnog zakona i to su učinile. Tu su se dogodili veliki troškovi i za Hrvatski zavod jer se ta sredstva nisu mogla sjesti na račune tih građana. Ali evo i ovaj primjer pokazuje tu aroganciju, bahatost zapravo banaka koje su iskoristile tu svoju poziciju da zatvaraju tekuće račune bez znanja građana.

Prva i jedina pojedinačna rasprava gospodin Miro Bulj. Izvolite.

Koliko je puta trebalo dokapitalizirati da bi se privatiziralo i danas godišnje 4,5 milijarde ili 1,5% BDP-a čini mi se što je ogroman iznos i što je bivši ministar financija ovdje dobro elaborirao, a banke se ponašaju i bahate se u hrvatskom društvu kako god žele, a to je vidljivo i kod švicaraca to je vidljivo kod njihovih pritisaka u drugim načinima poslovanja naših građana sa bankama i sigurno da se na ovaj način ne ponašaju u svojim zemljama gdje su im matice, majke njihove, odakle je naš novac taj koji našim građanima, zbog naknada i provizija lipo, dnevnoj bazi ubiru. Ja ne znam točan broj tih naknada i provizija, ali znam da je ogroman broj, to su nevidljivi iznosi, vrlo mali iznosi, ali evo godišnje, 4,5 milijarde kuna. Ni manje, ni više i tome treba težiti Ministarstvo financija zbog toga jer tajnik u ministarstvu i cijeloj Vladi i svima nama kako taj problem riješiti i zbog čega, pitanje je legitimno postavljeno malo prije ovdje, zbog čega kolega saborski zastupnik. Zbog čega naši građani nemaju pravo izbora da primaju novac? Pa imamo mi Hrvatsku poštu ili nam je interes uništiti Hrvatsku poštu a temeljito smo je uništili kao i ostalo kao i u slučaju bankarskog sustava. Naravno, kontrola, revizija HNB, jer HNB je toliko toga napravila loše za hrvatsku monetarnu politiku da je to katastrofalno, najmanje neovisno i SOA više ona delegirana od onih banaka koji ima plaćaju izlete i sastanke po Europi od Unito Kredita pa i dalje. Prema tome, ovdje nije baš hrvatski građanin da je zaštićen, ovdje 4,5 milijarde kuna se isisaju iz džepa hrvatskih građana koje odlaze u 3 zemlje. Nećemo govoriti o kamatama, nećemo govoriti o švicarcima, nećemo govorit o bornim drugim novcima, ovoj je samo da građani bolje razumiju 4,5 milijarde kuna za naknade i provizije. To je ogroman iznos i zaista tajniku da ne duljim puno o ovom problemu, svi smo poslali jasan odgovor, što učiniti i koje je rješenje? Da li naši građani mogu imati pravo izvora da ne plaćaju te naknade, da primaju novac isto u skladu sa zakonom propisati na ruke uz dostavu, tako i poslodavci da imaju mogućnost i omogućiti im taj rad, a ne da se uzima novac i da se plasira u 3 zemlje. U 10 godina to je pola proračuna Hrvatskoj je isisano samo kroz naknade i provizije bez kamata. To je pljačka hrvatskog naroda, zbog toga naši mladi iseljavaju, zbog toga 2/

U nekim gradovima kao što je Zagreb imaju i većim i jačim sredinama, ali u Slavoniji, Dalmatinskoj zagori nemaju, nemamo sustav navodnjavanja u našim poljima, nemamo ništa, nemamo zdravstvene usluge, nemamo dovoljno dobro organiziranu hitnu pomoć u Makarskoj, primorju u Dalmatinskom zaleđu. Zbog čega? Samo na sitnim nagradama ovo su te sitnice. Nećemo govoriti o kamatama, o franku i svemu što su izvukli strane banke o kolikom se iznosu radi isisavanja i osiromašivanja hrvatskoga društva u cijelosti. Zamislite da je godišnje 4,5 milijardi kuna ulagati u Hrvatsku, a ne da godišnje iznesu vanka? Prema tome na ovome trebamo svi zajedno raditi i to je interes zaštiti naše građane od ove doslovno krađe i uzimanja para iz džepa koja je legalizirana. Druga replika gospodin Maras. Hvala lijepa. Gospodine Bulj, samo djelomično ću se složiti sa vašom raspravom zbog toga što ja nisam sada neki zaštitnik banaka ali svaka usluga nešto i košta, ali je pitanje da li regulator dopušta da se tu zarađuje više nego šta treba ili uvodi neki red i snizuje se regulacijom tržišta cijena iz godine u godinu. Kod nas očito dugi niz godina te naknade su otprilike na toj razini o kojoj ste vi govorili 4,5 milijarde kuna, kada vidite koji je broj računa u RH ispada da po računu se troši više tisuća kuna godišnje koje ljudi uopće ni nemaju na jednom mjestu i to je recimo kvaliteta ovog zakona, da će ljudi postati svjesni koliko su naknada platili ako dobiju izvještaj tijekom jedne godine. Znači bilo bi dobro da ljudi na jednom mjestu dobe potpunu informaciju i na taj način će se onda banke možda i dodatno početi natjecati u tome koje će naknade i koji će troškovi biti manji jer će ljudi biti svjesni da su to veliki novci koji troše, a da uopće nemaju nad time pregled. Što se tiče osnovnog računa, to također možemo napraviti da je obaveza obavljanja djelatnosti u RH da građani koji žele osnovni tekući žiro račun otvoriti u nekoj banci da to moraju dobiti free of charge znati besplatno. Ukoliko banka želi djelovati u Hrvatskoj na taj način mora omogućiti korisnicima otvaranje tog računa.

Banke, da, banka koja taj novac i tu dobit ima obavezu ulagati na naknadama i ostali koji imate sitne naknade da ulaže u Hrvatsku, međutim činjenica je da se vrlo vaš kolega Lalovac je to upozorio dobro, sigurno da oni to svojim majkama tamo transferiraju tu dobit u biti ne ostaje u Hrvatskoj, ne ulaže se u Hrvatskoj. znači to je legalno isisavanje novca hrvatskih građana isisavanje u treće zemlje jer mi to ne možemo kontrolirati, o regulatoru … govoriti ako mislite o HNB-u.

Postojala je nekada … ali da ima pravo izbora omogućiti kroz zakonsku najtransparentnije isto da bude, ne da bude nekakvo sivilo, ali je činjenica da banke nemaju poreze koje imaju građani. Građani imaju poreze doslovno porez na poljoprivredno zemljište, sada će biti na sve znači doslovno plaćaju porez na sve, a strane banke apsolutno to nemaju. I činjenica da na ovim sitnim naknadama 4,5 milijarde kuna izlazi iz džepova građana, a pitanje je ulaže li se tu u Hrvatsku. Ode to u treće zemlje i tamo se ulaže, tamo se razvija, a naši mladi odlaze tamo zbog toga što je taj novac isisan iz naše države.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

A da ne kažem da smo upravo s njim mogli financirati i ove najugroženije skupine za koje nekako uvijek u našem proračunu nema dovoljno sredstava. Pa se onda pitam da li je možda upravo kriva i država što je došlo do ovoga?

Tu je osnovni problem i to ste dobro pogodili i prije kolega Lalovac i svi koji su govorili i kolega Bunjac šta taj novac znači 4,5 milijarde kuna ne ostaje u Hrvatskoj.

A što se tiče hrvatskih banaka osim jedne, sve ostale su znamo na koji način otišle u strano vlasništvo. Prije privatizacije su dokapitalizirane a privatizirane su za manji iznos od dokapitalizacije. Toliko o transparentnosti i javnoga, toliko o borbi za javno dobro svih onih koji su sjedili ovdje u Parlamentu. To je veleizdaja. Njima je puno bitnije bilo pozivati se na europske zakone, europske propise a raditi protiv interesa hrvatskoga čovjeka i zbog toga sada imamo problem šta nam iza ove minorne naknade koju mi i ne osjetimo skupi se 4,5 milijarde kuna. Sada zamislite koliko je na kamatama, kolike su milijarde. Gospodine Ante Babić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, javio sam se jer ste rekli jednu neistinu koju treba ispraviti a radi se naime o tome, kažete da zašto se ne može promijeniti banka i tko nam može uvjetovati otvaranje tekućeg računa u toj banci. To nije istina jer vi možete tekući račun otvoriti u kojoj god želite banci i svaki mjesec možete mijenjati taj račun, onda ste se nastavili je li moguće to primati putem Hrvatske pošte. Dakle mogu je i to ako govorite o korisnicima mirovina, oni po Zakonu o mirovinskom osiguranju mogu primati novac preko pošte, pogotovo recimo u našim krajevima dolje ruralnim gdje nema banaka, bankomata. Reći ću vam samo da za 123 tisuće umirovljenika u RH Hrvatska država na godišnjoj razini plaća 30 milijuna kuna naknadu pošti samo znači za dostavu mirovine na adresu. Dakle ono što vi govorite, ja se slažem da naknade mogu biti manje kod tih financijskih institucija ali kada tražite uslugu trebate ju platiti. Hoće li on biti kunu ili dvije, jako je bitno za građane. Tako i u ovoj situaciji recimo kod isplate mirovina kroz Hrvatske pošte, odnosno bankomat u domu dužni ste platiti 10 kuna po transakciji odnosno 1% od tog neto iznosa. Nije mi bio interes govoriti neistine nego sam plastično htio prikazati što se događa u biti to je istina da narod razumije o čemu se radi. Znači vi ste rekli sada da poštama izdvajate isto ogroman, pošti, Hrvatskoj pošti, pa dobro, Hrvatskoj pošti, evo gase se znamo podružnice, poštanski uredi u brojnim, evo u … [[Govornik se ne razumije.]] nekada je bio, znači čak i taj dio šta plaća država bare je, neka naselja jedino što im je ostalo, to je bila taj nekakav poštanski ured i to se sada gasi. Znači nije to toliko ni loše, znači za neke rubne, ru ralne krajeve odakle mi dolazimo. Znači čak i taj ured je dovoljno, pa neka država nešto i plati ali novac ostane, poštar je plaćen, ipak cirkulira taj novac, ovako gasimo radna mjesta.

Jer majke tih banaka koje su ovdje, znači osnovane u Hrvatskoj one taj novac u trećim zemljama ulažu, financiraju a nas osiromašuju. Tu je osnovni problem. I prema tome tajnik i ministarstvo i mi svi zajedno trebamo težiti da ta, a poglavito HNB da taj novac se investira, ostaje u Hrvatskoj a ne da nam svake godine toliki novac 1,5% BPD-a, svake godine toliko, mislim to je ogroman, ogroman novac na sitnim naknadama.

Sljedeća replika gospodin Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj ja se u potpunosti slažem sa vašom raspravom jer mislim da mi ovdje imamo pravo pitati kolike su naknade. Mi mislim da imamo ovdje pravo o tome raspravljati pa čak i ograničiti takav oblik divljanja na financijskom tržištu. Evo ja ću vam reći, detaljno pratim taj … [[Govornik se ne razumije.]] oni neto prihod od kamata, znači neto, čisto što zarade bankari godišnje od kamata vam je 10 milijardi kuna. Čisto neto što zarade od naknada je 3 milijarde kuna. E sada, mi postavljamo pitanje koja je svrha njihovog poslovanja. Znači da li njihovo poslovanje u Hrvatskoj su investicije, da potiču zapošljavanje, koja je funkcija narodne banke, je li stabilnost cijena ili puna zaposlenost. Znači mi moramo ovdje potpuno mijenjati paradigme koje su vrijedile možda prije 10-ak godina i vidjeti koji su naši ciljevi. Ako nam je cilj da nam se u konačnici cjelokupno bankarstvo pretvori samo u oblik naknade, provizije, nekakve, ovog dijela, onda se postavlja cjelokupna i funkcija i zakona koje mi tu donosimo i način na koji ih se zapravo to uglavnom tiče građana. Jer gledajte, 7,2 milijuna transakcijskih računa, 9 kuna vam je naknada po svakom računu, svatko od vas, pogledajte, 9kn vam je naknada. Izračunajte 7,2 milijuna računa puta 9kn to vam je 100 milijuna eura godišnje od vođenja računa. E sada vi nađite biznis u Hrvatskoj, nađite mi poljoprivrednika, nađite mi ribara, nađite nekog tko će zaraditi 100 milijuna eura od vođenja transakcijskog računa koje iskreno da govorimo elektronski je li tako? A nađite mi profitabilno poduzeće koje će moći zaraditi 100 milijuna eura od nekog izvoznog posla, od nekakvog ulaganja u infrastrukturu, od izvoza na tržištu, od borbe na tržištu. Znači želimo dovesti cjelokupnu situaciju da ne mogu živjeti izvan onoga nego što žive hrvatski građani. Izvolite gospodine Bulj. Hvala lijepa predsjedniče.

A to je vidljivo, to je vidljivo u našeg gospodarstvu, vidljivo je po broju nezaposlenih, demografskoj slici, opet ću ponoviti, ove 2/3 Hrvatske koje su doslovno prazne, a isključivo zbog toga što mi moramo zaštiti, ne mi nego HNB kao regulator, Ministarstvo financija, zajedno sa nama, apsolutno kao ključno tijelo, Parlament, i o tome ozbiljno razgovarati. Imamo pravo znati koje su to naknade, kolike su te naknade i o kojem se iznosu radi. I trebamo zaštiti naše gospodarstvo i financijsku stabilnost uostalom. Financijska stabilnost se urušava iz godine u godinu, isisavanjem tolikog novca, to je uloga Vijeća za stabilnost, gdje je guverner prva osoba. To je napravio kad je bio Agrokor 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića šta je katastrofalan udar na monetarnu politiku, a i ovo je udar na financijsku stabilnost RH, da na ovaj način se raspolaže novcem banke hrvatskih građana i da u biti nisu namijenjene gdje bi trebalo. I politika je ta koja treba kroz znači regulatora, kroz našu potporu i rješenje koje će dati Ministarstvo financija. I svi zajedno.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, dakle s vama se mogu složiti, sigurno da s jedne strane imamo moćne banke, financijske moćne banke, a s druge strane imamo prosječne građane. Ako uzmemo evo za primjer da prosječna obitelj plaća od električne energije, komunalne naknade, odvoza smeća, dimnjačarskih usluga do RTV pretplate, pa možemo reći da barem desetak računa mjesečno plaća puta 12 mjeseci plus onda još naknada za vođenje računa, to su onda znatna sredstva i za prosječnu obitelj. Kad se samo sjetimo koliko je bure u javnosti izazvao ministar kad je izrekao namjeru povećanja dopunskog i zdravstvenog osiguranja. A vidimo koliko novci nam zapravo onda od prosječne obitelji odlaze u ovu cifru koje je spomenuo kolega Lalovac, znači 3 milijarde kuna zarade banaka. Onda doista je jedino rješenje da hrvatska država a i HNB propiše pravila poslovanja banaka, ovo je sigurno dobar put i ovim zakonskim prijedloga Zakona o stambenom kreditiranju, to su dobri putevi ali sigurno da će trebati napraviti još više napora jer ako nema pravila onda se banke, postupati će onako kako njima najbolje odgovara. Kažem, opet banke su financijski moćne, i mogu si to priuštiti. Ako se sjećate samo prilikom uzimanja kredita tamo, mislim da je 2009. zaživio HROK, kad ste banke pitali zašto su odobravale kredite koji se nisu mogli vraćati, koje su padali na teret jamaca, pa su jamci ostali bez svoji kuća, onda su banke rekle, pa nismo mi znali, nismo bili umreženi, nismo znali da postaje obaveza toga dužnika u drugoj banci.

Da, kad je zdravstveno osiguranje u pitanju za 10, 15, 20 kuna svi smo glasni, ljudi su glasni, bez obzira što je zdravstveni sustav u ogromnim problemima i dužnik je ogroman i to je jedna od većih problema.

Evo sad je 10% poskupio autoput, cestarina na autoputu, isto, to je ogroman problem na tome, ali to iznosi 20, 30 kuna, a ovdje na svakom računu 9 kuna mjesečno uzima banka. Znači naš regulator i taj novac isisavaju iz društva našeg, takvog novca nema jer banke ne ulažu, veće su puno kamate nego u njihovim državama odakle dolaze. Znači, naš regulator, HNB je ugrozila stabilnost financijsku i monetarnu. Na ovaj način. I Ministarstvo financija i mi u Parlamentu, mi, koje je narod izabrao, sa stručnjacima koji se moraju uključiti, a to je Ministarstvo financija, moraju dati nama prijedloge jer HNB kao regulator to mora kontrolirati.

Mi govorimo o sitnim naknadama. O vođenju računa. Kamatama, to je samo što se tiče banaka. Ne možemo samo što je kolega maloprije kazao mi biti ovdje bankarska poslovnica u Hrvatskoj.

I zadnja replika gospodin Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bulj, evo tijekom ovih replika čuli smo tvrdnju da banke ustvari uzimaju sitne naknade i u tome jest bit. Ako ja sad vama kažem gospodine Bulj, jel imate 1000 kuna da mi date, vi ćete reći naravno da nemam, a ako vam velim 10 kuna, vi ćete reći, evo izvoli, to je neki sitni novac. Međutim, banke svjesno idu baš na te sitne naknade s ciljem da vam ih uzimaju doživotno. Znači, cilj je banaka uzimati malo, ali uzimati doživotno. To je taj temelj tih tzv. bankarskih proizvoda gdje oni u stvari kao taoc drže čitavi narod kojemu svakome od nas cijeli životni vijek 40 godina plus vrijeme mirovine 20 ili 30 godina itd. stalno uzimaju te naknade i u stvari izvlače ogroman novac iz zemlje. Još bi bilo dobro da je vlasnik banke gospodin Lalovac ili da ste vlasnik banke vi. Međutim, vlasnici banke nalaze se izvan Hrvatske. Postavlja se pitanje kuda te naknade odlaze? Da li će se one potrošiti u Zagrebu, Sinju ili Puli ili će se potrošiti u Berlinu, Parizu i New Yorku? Kuda ide novac koji se potroši u Lidlu, u Kauflandu i Sparu i drugim stranim trgovačkim centrima? Kuda ide novac kada na INA-i natočimo gorivo. Kome odlazi? Svaki puta odlazi u tuđe ruke naš novac. I poanta je u tome da Hrvatska ima novca i za plaće i za mirovine, ali na žalost umjesto da troši za plaće i mirovine svojih građana ona daje mirovine Nijemcima i plaće Francuzima. Kakva je to politika zaključite sami.

Tako da ne bih uvrijedio ljude koji šibicare, jer kroz brojne te naknade sitne u biti samo vođenje računa je 9 kuna mjesečno svima. Znači to je kolega Lalovac potvrdio i to je informacija koju nitko ne demantira. I taj novac koji se isisaje 4 i pol milijarde samo na naknadama, kamatama, svima ostalom naravno da se ulaže u Francuskoj, u Švicarskoj, u Njemačkoj. I naši mladi odlaze raditi tamo za novac koji oni plaćaju ovdje. A mi se, postajemo sve nazadniji, postajemo prazna područja, ne ulaže se, propada poljoprivreda, stočarstvo.

Znači to je bio zadnji odgovor na repliku. Želi li državni tajnik gospodin Tufekčić uzeti riječ na kraju? Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Prije svega želim zahvalit svima na raspravi, želim zahvalit na potpori, iskazanoj potpori zakonu. Ostao sam dužan dva odgovora gospodinu Lalovcu. Dakle, ograničenje dopuštenog prekoračenja odnosi se samo na osnovni račun dok se odredbe Zakona o prebacivanju računa odnose na sve vrste računa.

Jednako tako spominjale su se ovdje i pojedinačne naknade. Ono što je svakako jedan od problema što se teško razaznaje usporedivost naknada između banaka. Dakle, s obzirom na različite usluge koje nude, različito nazivlje pojedinih naknada, spajanje grupa naknada u pakete itd. otežava se mogućnost uspoređivanja i mogućnost razaznavanja koja je to najkonkurentnija banka. I upravo mislim da ovaj zakon rješava dosta navedenih problema kroz standardiziranje 20-tak najreprezentativnijih naknada, dakle upravo onih koje se najviše koriste od kojih banke ostvare najveći iznos prihoda kroz objavu iznosa za svaku od tih naknada, na jednom mjestu objedinjavanje naknada svih banaka. To je na stranicama Hrvatske narodne banke kroz olakšano i ubrzano prebacivanje računa iz banke u banku. Mislim da ćemo na jedan zaista tržišni pristup i tržišnim mehanizmom osigurati ja vjerujem već i u kratkom roku, a pogotovo u srednjem roku smanjivanje iznosa naknada kroz konkurenciju koja će se kroz transparentnost i lakoću prelaska iz banke u banku dogoditi slijedom ovog zakona. Prvi je gospodin Bulj. Puno ste hrvatski narod utješili, ali mi smo za transparentnost javno da se objavi. Međutim je činjenica da vi kao tajnik iz Ministarstva financija morate kazati da Hrvatska narodna banka nije štitila financijsku stabilnost, da Vijeće za financijsku stabilnost u kome je predsjednik guverner nije odradila svoj posao i u slučaju, znači onih mjenica koje je dala Agrokoru bez pokrića 10 milijardi, da ovaj novac jedino na način da ostaje u Hrvatskoj, da se ulaže u Hrvatskoj bi bio znači ono što bi služilo razvoju. Ali na ovaj način mi ne kontroliramo isisavanje toga novca, jer ove banke koje su kćeri banaka svojim majkama šalju u treće zemlje i te treće se zemlje razvijaju iz godine u godinu. Mi moramo zajednički, dobro je što je transparentno, dobro je što je objavljeno. Ali ako mi ne zaustavimo ovo isisavanje novca svi zajedno, a regulator Hrvatska banka, očito ova ekipa to ne može odraditi, jer ona je zlato prodala a nije pitala nikoga. Mi nemamo ni grama zlata, a kamo li će štiti građanine prema tome i zadužila je državu, dozvoli da se zaduži do ove cifre u kojoj je, prema tome, mi moramo štiti isisavanje novca. Ogroman je novac se radi. Velika nam je utjeha. Ali to ode u treće, to je neto, to je neto.

Gospodine Tufekčić, vi ste rekli da su prihodi od provizije naknada 3 i 200 milijarde ali to je neto prihod.

A troškovi su milijarda, 200 milijarda, 500 i prošle godine milijarda i 300. Znači trošak milijarda i 300, a prihod 4,5 milijarde kuna. Pa kolika je to marža? 4 puta. Recite? Jel to normalna marža? Pa nemojte reći da je to neki normalni odnos. Znači, gledajte regulator tu ne radi svoj posao, država bi mogla više raditi. Ja ne vidim zbog čega se ne može uvesti obveza banka da vode besplatan transakcijski račun, građanima koji otvore račun u njihovoj banci, to je 9 kuna mjesečno, prosječna cijena, ali brate, milijardu i 200 trošak, 4,5 milijarde prihoda. Znači čisto zarade svake godine 3,2 milijarde kuna i siguran sam da ne postoji biznis u Hrvatskoj koji ima takav neto prihod i koji ima takvu zaradu, odnosno takvu maržu, a da je legalan. I sad vi meni recite jel to normalan odnos? Evo molim vas da mi odgovorite. Da li je normalan odnos imati milijardu i 200 milijuna troška, a zaraditi 4,5 milijarde?

Ja sam vidio 2 replike, ali kažu mi gospodin Bunjac, da ste i vi tražili repliku? Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, dakle mi svakodnevno svjedočimo upravo divljanju ovih naknada na svim mogućim razinama, pritom su banke, naknade banaka samo vrh sante leda. Ova naknada od 9,00 kuna je ustvari najniža naknada koja se vodi. Ali evo imali smo recimo sad slučaj lokalnih izbora, gdje se kandidiralo jako puno kandidata i da je 90% njih nije imalo nikakva sredstva, nikakav promet po računima i banke su naplatile otvaranje, zatvaranje računa, pojedine banke do 200 kuna. Pa se ja zaista moram pitati, zar mi u svakoj situaciji koja postoji moramo bankama jednostavno ostvarivati prihode, praktički da li danas građanin uopće smije hodati po ulici a da ga nekakva naknada ne zakači. Isto tako bih vam htio skrenuti pažnju na naknade koje naplaćuje FINA, koje su također pod vašom ingerencijom, blokiranim, ovršenim građanima. Možete li nekako njima pomoći. Svaku kunu koju skine FINA, naplaćuje se 175 kuna. Jedan papir isprintani 20 kuna, dakle radi se o tome jednostavno da danas te naknade skidaju računalni programi, mogu ih skinuti i u 3 u noći bez da je itko budan i oni i dalje naplaćuju te naknade od ljudi koji su već ionako preopterećeni sa svim mogućim troškovima, sa svim mogućim davanjima. Da li je ikako moguće da ova Vlada konačno počne raditi u interesu svojih građana i sačuva većinu svojih novca od 4,5 milijarde kuna za državni proračun?

Materijal je dostavljen u pretince. Zakon i amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave. A raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednice. Gospodin Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, govoriti će u ime predlagatelja. Pozdravljam vas i uvažene zastupnice i zastupnike. Kao što ste čuli, dakle 10. ožujka je bilo prvo čitanje. U Zakonu o udrugama mijenja se samo članak 13. stavak 3. odnosno briše se podstavak 3. Važećim Zakonom o udrugama, propisano je da statut udruge mora sadržavati i odredbe o izgledu pečata. Ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona, predlaže se brisanje te obveze za udruge sa svojstvom pravne osobe, čime se provodi reformska mjera ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse, odnosno provod zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. svibnja 2016. godine kojim je utvrđena obveza izrade odgovarajuće izmjene primjene propisa, kojima će se ukinuti obveza uporabe pečata. Provedbom ove reformske mjere doprinijet će se pojednostavljenju procedure koje u praksi zahtijevaju uporabu pečata, a u štedit će se i određena količina novca. Nacrt konačnog prijedloga zakona se razlikuje od onog prijedloga koji je bio na raspravi u Hrvatskom saboru 10. ožujka 2017. godine. Promjene ove zakonske odredbe neće zahtijevati promjene statuta udruga radi usklađivanja. Ne. Otvaram raspravu. Imamo tri kluba koji žele raspravljati o tom pečatu i jedan zastupnik. Izvolite, prvi je gospodin Marko Šimić Klub zastupnika HDZ-a. Pardon.

Pred nama je Konačni prijedlog izmjene Zakona o udrugama. U prvom čitanju imali smo ovdje cijeli dan raspravu van teme, dakle cijeli dan smo raspravljali o radu i načinu poslovanja udruga. Jako malo smo pričali o samoj temi izmjene ovog zakona zato ću vrlo kratko sada reći da mi podržavamo ovu promjenu kao i svaku drugu promjenu koja se tiče uklanjanja administrativnih prepreka jer upravo ova izmjena u zakonu jest ukidanje jedne u nizu od administrativnih prepreka. A mogu reći iz osobnog iskustva i u osnivanju udruga, a i u radu sa mladima koji su svoje inicijative htjeli realizirati kroz razne udruge, da upravo ova stavka u statutu gdje se opisuje izgled pečata čisto gubljenje vremena jel osobe ne znaju kakav sve pečat mogu kupiti i u trgovinama i u knjižnicama pa onda gube vrijeme vraćajući se nazad i ispravljajući stavke unutar statuta. Dakle podržavamo ovu izmjenu uklanjanja administrativne prepreke kao i svaku drugu koja će se naći u ovoj sabornici, a tiče se i za realizaciju raznih inicijativa kroz udruge kao poduzetniče ili obrtničke poduhvate.

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Kulturno društvo Bošnjaka, Hrvatski preporod i saborska zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Lekaj Prljeskaj pozivaju vas na obilježavanje 22. godišnjice genocida o Srebrenici. Naziv te manifestacije „Srebrenica 1995.-2017.“ sutra u 9,00 sati u Hrvatskom saboru u Maloj vijećnici naravno pozivamo i ja se pridružujem tom pozivu i pozivamo sve ne sve zainteresirane nego sve da dolaze sutra jer se radi o važnom obilježavanju. Izvolite.

Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama koje je Vlada RH uputila u saborsku proceduru. Kao što smo čuli na samome početku u uvodu predlagatelja ovaj zakon u prvom čitanju bio je u raspravi u mjesecu ožujku ove godine. Tada smo imali nešto širu raspravu nego što su ove izmjene koje se predlažu u prijedlogu zakona o izmjenama zakona kako u prvom tako i u drugom čitanju jer za drugo čitanje ovaj konačni prijedlog zakona zapravo nije ništa izmijenjen naspram onoga koji nam je na saborske klupe dostavljen u prvome čitanju. Prema službenoj evidenciji u RH u 2014. godini registrirano je i postoji 52450 udruga što je jedna udruga na 82 stanovnika RH. Stoga vidimo da je problematika udruga i sve što je važno i vezano za udruge zaista i važno. U svojoj raspravi prilikom prvog čitanja dao sam nekakav kratak pregleda poimanja odnosno doživljaja udruge u društvu, njene definicije, uloge pravnoga okvira predloženu izmjenu zakona s predviđenim posljedicama, te zaključno stav Kluba zastupnika HDZ-a o ovom prijedlogu zakona. Udruge kao najbrojnije organizacije civilnog društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu, one ravnopravno sudjeluju u izgradnji demokratskog otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva, one su korektiv vlasti te veza između građana i javnog sektora. Temelj za osnivanje udruga i djelovanje udruga nalazi se u Ustavu RH u članku 43. dok je pravni okvir za djelovanje i organizaciju udruga postavljen Zakonom o udrugama. Naime, Vlada RH u Nacionalnom programu reformi 2016. u dijelu 4.2. lakši uvjeti poslovanja i bolja investicijska klima reformskog područja, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća zadužila središnja tijela uprave da analiziraju propise iz svoje nadležnosti u kojem se ti propisi odnose na obvezu uporabe pečata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu, profitnu ili neprofitnu djelatnost i to u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnoj komunikaciji i drugim radnjama koje te osobe provode. Slijedom toga utvrđene obveze izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza uporabe pečata. Budući da je Zakonom o udrugama propisano da statut udruge mora sadržavati odredbe o izgledu pečata ovim se prijedlogom zakona predlaže odredba navedenog zaključka Vlade, a sve u cilju modernizacije poslovnih procesa uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranje jednostavnijeg poslovnog okruženja u RH. Kako je sam predlagatelj ovoga prijedloga zakona naveo u svom uvodnom izlaganju provedbom ove reformske mjere udruge sa svojstvom pravne osobe više neće imati obvezu propisivati u statutu izgled pečata čime će se doprinijeti uštedama u procedurama koje u praksi zahtijevaju uporabu istog. Još jednom napominjem da je ovaj prijedlog zakona samo dio iz paketa reformskih mjera koje bi trebale rezultirati višestrukim uštedama u javnom i privatnom sektoru u procedurama koje zahtijevaju uporabu pečata. Mjerenjem standard … modelom uz sklopu Akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenje gospodarstva, izračunato je da je rasterećenje od gotovo 6 milijuna kuna na primjeru ukidanja pečata u procesu pokretanja poslovanja odnosno osnivanja 22 tisuće 970 jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću i društava sa ograničenom odgovornošću sa jednim osnivačem. Prema tome, da se mogu učiniti uštede ukidanjem pečata vidljivo je samo iz ovog primjera gdje se kazuje da je gotovo 6 milijuna kuna moguće da bi bilo ušteđeno da se ovakva mjera uvela u jednom od drugih područja djelatnosti djelovanja. Važno je reći da su u ovome zakonskome prijedlogu, odnosno konačnom prijedlogu zakona Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te odbor za zakonodavstvo raspravili na svojim sjednicama te da su jednoglasnim odlukama podržali ovakav prijedlog, konačnog prijedloga zakona. Slijedom svega navedenoga na samome kraju valja istaknuti da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovakav Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama.

Zahvaljujem potpredsjedniče, štovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Dakako vrlo kratko s obzirom da je bila i opširna rasprava u prvom čitanju kako kolege kažu, Klub HNS-a naravno će podržati ovaj prijedlog. Dakle kolega je rekao da imamo preko 50 tisuća udruga. Ono što od tih 50-ak tisuća udruga treba napomeniti da gotovo 50%, odnosno preko 30% spada na sportske, 15% na kulturne. Ujedno i veliki dio proračuna se izdvaja upravo za te dvije. I ono što bih svakako volio ovdje istaknuti da se ide uvijek u razmišljanju da samo znanstvene udruge čine 1% ili 500-tinja udruga u Hrvatskoj koje godišnje iz državnog proračuna dobivaju oko 5, 6, 7 milijuna kuna. Bitnost nevladinih udruga, jučer sam spominjao kod Izvješće o zaštiti potrošača, dakle u razvijenim europskim zemljama je puno veća njihova uloga i njihova bitnost i kod donošenja određenih zakona. lobiranja ali i kod same provedbe i zaštite naših građana. Tako da u tom smjeru i sigurno imamo izvješća i gledamo gdje najveći broj udruge upravo u najrazvijenijim dijelovima Hrvatske od grada Zagreba, Zagrebačke, Istarske, Zadarske itd., Krapinsko-zagorske, Varaždinske županije gdje je razvijen civilni sektor sigurno da je i to pokazatelj razvitka cjelokupnog gospodarstva same regije, mikro regije i samog prostora i da sigurno trebamo uvijek gledati što većoj diversifikaciji. I ponavljam još jednom, možda malo više obratite pozornost prema udrugama koje imaju, koje su sa ciljem istraživačkog i znanstvenog rada jer sigurno to je budućnost naše djece.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Danas pred sobom imamo Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama. Drugim riječima, ukidanje pečata odnosno obveze izrade i izgleda pečata i statuta hrvatskih udruga. I kada imate ovakvu jednu mjeru, bez obzira što ćete podržati pitate se da li ste dio neke američke komedije ili se ovdje radi o ozbiljnim stvarima. Sjetimo se prošle godine u 5 mjesecu kada je bivši ministar gospodarstva, čini mi se da je godinu i 2 mjeseca prošlo od tada, slavodobitno a sa njime i premijer Orešković, ako se sjeća još netko tog gospodina, slavodobitno na sjednici Vlade je rekao da ukidamo pečate. Znači prošlo je godinu i dva mjeseca, i u firmama a sada vidimo evo tek sada se govori o udrugama, pečati nisu ukinuti. Znači jedna tako sitna stvar, a podsjetiti ću vas Hrvatska je jedna od 3 europske zemlje gdje sa pečatom morate ovjeriti svaku sitnicu, tako sitna stvar, nije ju moguće realizirati u godinu i 3 mjeseca. I onda riječ reforma i oni koji ih izgovaraju dosta često a zadnjih godinu i pol dana smo u Hrvatskoj tu riječ gotovo pa zamrzili zbog toga šta se iza nje ne krije ništa osim prazne fraze. Izgubi svaku smisao. I onda se pitate, evo sada čitam u Jutarnjem listu da Hrvatska ostaje bez Europske agencije. Pa kako može ovako neefikasna Vlada koja nije u stanju godinu i dva mjeseca riješiti pitanje pečata, kako ta Vlada uopće može sanjati, maštati o tome da će u Hrvatsku dovesti agenciju za lijekove ili Agenciju za nadzor banka, Europsku agenciju za lijekove i Europsku agenciju za nadzor banka? To je science fiction, mi ćemo ostati bez ičega, biti ćemo jedina zemlja EU koja na svojem sjedištu, koja na svojem teritoriju nema sjedište jedne europske agencije. Dok mi o tome razmišljamo i dok predsjednik Vlade Andrej Plenković osniva povjerenstva, to je inače jedna od specijalnosti, specijalka kako mi kažemo gospodina Plenkovića, osnivati povjerenstva, dotle, znači on osniva povjerenstvo koje bi trebalo razmisliti kako da dovede agenciju za lijekove u grad Zagreb ili u Hrvatsku, dotle su Helsinki, Lisabon, Stockholm, Beč, Dublin, Brisel i Barcelona podnijeli elaborate o tome koje su njihove prednosti, na koji način misle ugostiti odnosno sjedišta agencije imati na svojem teritoriju i koji su efekti od takve odluke Europske komisije. Znači dok mi razmišljamo o povjerenstvu, Europska komisija je dobila već elaborate, nabrojao sam ovdje 5, 6 zemalja koji su kandidati za sjedišta tih agencija i koje će neka od njih i dobiti te agencije. Hrvatska ih očito dobiti neće. I sad, netko bi se mogao pitati ovdje zašto Maras priča o europskim agencijama kad je tema Zakon o udrugama i pečat. Zbog toga šta se sve svodi na to, na efikasnost, sposobnost, okretnost, pa ako hoćete i hrvatske diplomacije koju je proteklih godinu dana vodio evo i kolega Miro Kovač ovdje u hrvatskoj Sabornici, u kojoj sada sjedi, da osigura Hrvatskoj poziciju koju bi trebala imati i da osigura hrvatskoj državi poziciju u EU-u koju bi trebala imati. Mi to ne možemo. Jer mi ne možemo promijeniti ni pečat u godinu i dva mjeseca.

Pa ne želi se Europska komisija, EU, uopće kockati sa takvom mogućnosti da tako važne agencije na kraju ne zažive i da se ne ispune preduvjeti koji bi trebali biti da one dođu u RH. I zato nije čudno što u ovoj raspravi uopće spominjem taj primjer, jer moja nada i moja želja je ova Vlada konačno shvati da se mora raditi, da mora biti efikasna, da ljudi ne žive od pustih riječi i obećanja i junačenja pred Europom koja na kraju neće da ti ništa, jer ovo šta slušamo sad premijera Plenkovića na kraju će završiti tako da neće postići nikav rezultat, to je valjda svima jasno mada mi dajemo podršku, i Hrvatski sabor je dao stopostotnu podršku oko stava vezanog uz arbitražu sa Slovenijom, ali kako bi rekao, ovo ne doživljava što gospodin Plenković sada govori nitko u Europi jer mi nismo u stanju u godinu i tri mjeseca ukinuti niti pečat u RH i to je ta brzina reformi kojom hrvatska Vlada predvođena HDZ-om i ostacima HNS-a, pokušava stvoriti privid da će nešto u Hrvatskoj napraviti. I zato mi ćemo podržati ovaj zakon, nemamo ništa protiv i mislimo da je to moglo biti riješeno u mjesec, dva dana, i da oko toga uopće nije trebalo biti ni spomena niti je to premijer Orešković na Vladi uopće trebao spominjati kao neki revolucionarni zahvat, ako da smo pokrenuli novu industrijsku revoluciju u Hrvatskoj ili smislili neke stvari kojima se ne bi postidio ni Nikola Tesla a kamoli da smo evo, recimo ukinuli pečat. Tako da evo Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon ali dajte gospodo, pokrenite se. Napravite bilo što, nešto, sad neću čak reći napravite puno jer tih iluzija više nema, ja znam da neće napraviti puno, ali napravite bar nešto po čemu bi se mi u Hrvatskoj mogli ponositi i po čemu bi Europska komisija mogla reći, pa gle, mogli bi eventualno tamo u Hrvatskoj imati neku europsku agenciju jer ovako nećemo dobiti ništa. Osnivanjem povjerenstava koje bi sad trebali analizirati dok su drugi već malti ne, dogovorili gdje će ta agencija otići. Evo je mala digresija, nemojte se ljutiti, ali siguran sam da vi shvaćate da sam to morao reći ovdje jer ti problemi su oni koji muče Hrvatsku i hrvatske građane.

Izvolite. Ja sam pozorno slušao ono što je govorio kolega Maras i oduševljen sam bio vašim izlaganjem, hvala lijepa, inspirirali ste me, jel. Znači, nema što više Hrvatski sabor davati potporu ovoj priči sa Slovenijom, postoji hrvatski Ustav. Na temelju hrvatskog Ustava, članka 81. je donesen zaključak kojim je Vlada u obvezi bila postupiti na način da Hrvatska izađe iz arbitraže. Znači, kad bi se netko pojavio na hrvatskoj političkoj sceni, koji bi htio implementirati tu presudu, a nema ga nit će ga biti, na svu sreću imamo s vama konsenzus, i vi s nama, mi s vama, neće moći to napraviti. Zašto? Jer bi kršio hrvatski Ustav. Vrlo jednostavno, nema više nikakve potpore, stvari su jasne, postoji hrvatski Ustav, postoji Hrvatski sabor. Sabor mijenja, donosi odluku o mijenjanju granica, sabor je rekao svoje prije dvije godine, i svaka hrvatska Vlada i ova naša Vlada HDZ-a, mora na taj način postupati. Stvari su jednostavne. I na taj način braniti hrvatski suverenitet u Europi i u svijetu, a to znaju i kolege iz Europske komisije, to znaju i kolege iz drugih zemalja članica. Oni imaju pravo na svoje mišljenje a njihovo mišljenje u ovom slučaju nije mjerodavno. Oni ga mogu iskazivati, oni to čine s tim da moram iskreno reći da to nije baš neka tema koja dominira u međunarodnim odnosima.

Molim vas, ako se možete nadovezati na pečat svi bismo bili jako sretni. Ja sam o pečatu i govorio. Ali sad je odgovor na repliku, a kako vi niste zaustavili repliku gospodina Kovača ja moram odgovoriti na ono što je on govorio. Tako da evo nemojte se ljutiti, meni je drago šta ja inspiriram gospodina Kovača jer to je i moja intencija. Jer ako ja inspiriram vas vi ćete biti bolji i Hrvatska će od toga imati koristi. Znači ja sam svoj dio ili pokušavam ga obaviti. Ali što se tiče ovoga što ste govorili meni je žao, možda nije tema koja je broj jedan na dnevnom redu. Ali poruke koje slušamo sada iz Bruxellesa nisu dobre za nas ili nas ne doživljavaju, ne mogu nas na ništa natjerati to je istina. Ali ja bih volio da takve poruke ne slušam. Ja sam se nadao da će premijer Plenković koji je u Bruxellesu kao doma, on tamo zna svakoga, sastaje se sa svima, vrlo je dobar prijatelj kaže sa većinom europskih pučana i ljudi koji vode Europsku komisiju, da napravi nešto. A ne da se ovdje junači, a onda tamo očito šuti. Gledajte, obilaziti Bruxelles radi dobrog vina i belgijskog sira i čokolade mislim da od toga Hrvatska nema neke koristi. Imala bi koristi kada bi premijer Plenković bio neki faktor i omogućio da ne slušamo poruke kakve slušamo proteklih dana iz Bruxellesa vezano uz arbitražu. To bih ja htio, a normalno da nas nitko neće prisiliti jer smo se jasno odredili prema tom pitanju svi zajedno u Hrvatskoj. Hvala na napomeni. Pozdravljam uvaženog dopredsjednika, poštovane kolege. Tema je Zakon o udrugama odnosno promjene Zakona vezano uz pečat. Ja ću govoriti o udrugama, neću govoriti o Bruxellesu i o ne znam već čemu što sve nije govorio gospodin Maras. Kad govorim udruge zaboravljamo da sama riječ udruga znači udruživanje. Jako često danas imamo situaciju, da udruge služe kao jedan instrument samozapošljavanja. Ono što je još uvijek ostalo većini ljudi u glavi je udruga je skup građana koji se udružuje oko nekakve zajedničke ideje i uglavnom trebao bi volonterski raditi na tome. Danas neću reći da je to loše, međutim udruge ipak drugačije funkcioniraju. Udruga je jedan instrument samozapošljavanja. Tri čovjeka je dovoljno, tri OIB-a, skupština koja je stvarna, skupština koja je fiktivna se udruže i mogu reći da je zapravo u mnogo djelatnosti jednostavnije i lakše poslovati preko udruga, a puno teže preko tvrtke ili obrta. Tako da te nekakve rupe u zakonu, odnosno to koriste mnogi. Evo kolega je malo prije rekao 50 i par tisuća udruga u Hrvatskoj ima. Danas udruge zapošljavaju oko 20000 ljudi. Imamo udruge, evo neki dan smo vidjeli ovdje jednu jako lijepu demonstraciju snage udruga koje su financirane iz državnog proračuna gdje nam … [[Govornik se ne razumije.]] iz ovoga Sabora se stave ručnici ispred Sabora i demonstrira se. Imamo brojne braniteljske udruge, ekološke udruge. Ali ja bih ovdje spomenuo i jednu vrstu udruga koje su još uvijek ono što bi udruge trebale biti. Imena udruga zove se Društvo prijatelja dubrovačke starine. Ja bih rekao, odnosno evo iskoristio ovu priliku kao zadnja rasprava na ovu temu da bi zapravo trebalo razdvojiti, razgraničiti udruge tog tipa koje su volonterske udruge, gdje su se ljudi, stotine ljudi udružili, uključili, učlanili bez ikakve financijske, znači bez financijskog razloga ne da bi dobili plaću, da bi se samozaposlili, nego da bi pomogli svom gradu. To društvo postoji već 50 godina ako se ne varam. I zahvaljujući tom društvu, toj udruzi građana Dubrovnik danas je ono što je.

Spomenut ću iz Šibenika Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac koje je nastalo upravo po uzoru na Društvo prijatelj dubrovačke starine koje radi na isti način. Tako da bih htio da kod budućeg Zakona o udrugama koji će sigurno doći na dnevni red da se vodi računa o ovome da postoje različite vrste udruga, neke koje isključivo služe kod samozapošljavanja, a drugdje postoji udruga baš od jednoga što bi udruga u svom smislu i značenju te riječi trebala biti. Ljudi koji su se okupili, koji su volonteri i rade za opće dobro bez plaće. Iako neću reći da je nelegitimno ili loše da netko u udruzi dobija plaću. Dapače, eto toliko. svima ukida pečat i ovima i onima. Hvala lijepo gospodine Zekanoviću. Slažem se sa jednim dijelom vaše rasprave, ali sa uvodnim dijelom se ne slažem. Znači, vi ste spomenuli i čak i kada čovjek misli da je to tako ne bi smio po meni iznositi ocjene da su udruge u Hrvatskoj način i oblik samozapošljavanja, jer to se može shvatiti kao da se protivite civilnom društvu. Niti jedna država u svijetu koja želi biti progresivna i napredna ne da ne bi smjela ograničavati ljude na taj način nego bi ih trebala motivirati. Znači, ja sam da što više udruga ima u Hrvatskoj, da se one bore za svoj interes, za svoje područje za koje su osnovane. Evo, danas sam sreo predsjednika Udruge za zaštitu životinja ovdje u Hrvatskom saboru, koji je vrlo aktivan po pitanju zakona koji smo imali sada nedugo raspravi u Hrvatskom saboru. Znači to je interes RH. Što više ljudi uključen u civilni sektor, koji će se boriti i razvijati civilno društvo. I to je nešto što se ja ovdje zalažem, a volio bi da se zalažete i vi. I svi ostali zastupnici u Hrvatskom saboru i zato nije dobro, nastupati iz pozicije, kao da je problem to što u Hrvatskoj ima 50000 udruga. Pa što ako se zapošljavaju unutra ljudi? Znači da su našli neke izvore za svoj rad, da se bore za nešto, da ma to nekog smisla itd. Nadam se da se sad to neće nadovezati na ovo staro vaše protivljenje, nažalost i HDZ-a, doduše ovaj dio HDZ-a je otpao koji je bio tu najglasniji, Hasanbegović i Esih, da treba zabraniti financiranje udruga preko Vlade itd. Kolega Maras, evo ne znam jeste li me krivo razumjeli ili namjerno krivo govorite, ali evo malo ću vam pojasniti. Ja osobno sam osnivač dio udruge, volonter, imam 3000 sati volontiranja u udrugama. U moje udruge koje nisu bile na grbači državnog proračuna, kao udruge koje ste vi bogato hranili, kad ste bili u poziciji. One su u njih se uključilo oko 700 ljudi, znači radi se o volonterima. Ja jesam za civilni sektor. Ja sam radio u civilnom sektoru, ja znam što je civilni sektor i rekao sam da je legitimno i dobro i nije loše da se ljudi i zapošljavaju kroz udruge. Ali sam ipak htio reći, kad govorimo o udrugama i onome znači meritumu, udruga je skup građana koja se udružuje oko nečega i u startu je to bilo zamišljeno i davno prije i na zapadu i u Hrvatskoj kad je krenulo kao volonterska organizacija. Znači dvije vrste udruga. Udruga tipa, rekao sam, društva Juraj Dalmatinac u Šibeniku, udruga volontera, Društva prijatelja Dubrovačke starine u Dubrovniku, itd., udruga Radovan u Trogiru, npr. i udruge koje ipak u svojoj, znači, imate udruge evo vaše one udruge Platforma 112, Cesi, GONG, gdje imate udrugu 3 člana, znači udruga zapravo ne postoji udruživanje, a imate proračun od 10, 12 ili 15 milijuna kuna. Znači to je ono što sam ja rekao da je sporno.

Cijenim to što ste me podsjetili da je pečat tema i slažem se s vama da zaista su u raspravama i kolege malo otišle izvan teme, ali budući da sam se javila za repliku, kolegi Zekanoviću, neću se direktno dotaknuti ni ja pečata, ali ću samo se nadovezati na ovo njegovo promišljanje oko vođenje računa. U budućnosti kada se bude radila nova izmjena ili novi Zakon o udrugama, zaista da se razlikuju neke udruge, jer moramo biti svjesni da postoje udruge, ajmo ih nazvati, hobističke udruge.

Prije nego što dam riječ gospodinu Zekanoviću, gospodin Maras je bio tražio povredu Poslovnika, ja nisam vidio, pa se ispričavam. Ne bi se javio, ali ovo je izuzetno važno i molim vas da obratite pažnju na to gospodine predsjedniče, gospodin Zekanović je povrijedio čl. 238. govoreći određene neistine, ali lako za neistine, to možemo slušati, ali ovakav napad na civilno društvo, pogotovo na onaj dio koji je vezan uz osnovne demokratske standarde u RH, gdje on spomenuo vaše udruge poput Platforme 112, GONG-a, Cesija, kao da je to nešto što oni radi, usmjereno, politički a ne u korist društva, mislim da je nedopustiv. Ja znam da je gospodin Zekanović protivnog civilnog društva i da ga smeta kada se neki zalažu za liberalne stavove, koji nisu u skladu s njegovim svjetonazorom, ali mi živimo u demokratskoj zemlji i ti ljudi rade kvalitetan i koristan posao za naše društva. I ovdje se radi o točki 238. Kolega govori neistine i vrijeđa kolege, ovdje osobno mene vrijeđa, a radi se, vi kažete GONG nije politički motiviran, odnosno to nije udruga koja se radi političkim angažmanom. A kad je bio referendum o braku, ta udruga, koja je to možda i nepristrana, ona je itekako zauzela jednu stranu. I to vašu stranu i bila politička instruirana od vas i zauzela je ono što ste vi rekli stranu. Znači radi se o udrugama koje imaju političko djelovanje. Ali niste me čuli. Vi imate 0. Vi u udrugama niste radili ništa, osim što ste kad ste bili na vlasti i slali novac i to je ta razlika. Ja sam za udruge, vi ste protiv udruga, vi ste za političke organizacije koje možete kontrolirati a nazivate ih udrugama. Tonovi su bili malo previsoki jer nije bilo vrijeđanja.

Takav je Poslovnik. molim gospodin potpredsjedniče da me zaštite, 238. znači gospodin, pa da, mislim na ovaj način, neodgovoran i i ja bi rekao kako da to bez ikakvih argumenata govoriti nekome da nije radio da uopće nema pojma šta je taj radio u civilnom sektoru u životu, tu može onda bilo ko bilo šta izjaviti. Ja mogu izjaviti da ste vi iz stranke koja ne može dobiti dva glasa na izborima, šta je vjerojatno istina. Tako da nema HDZ-a gledali bi Sabor na televiziji. Toliko o tom vašem civilnom radu i civilnom sektoru i tome koliko vas ljudi podražava. Zaštitit ću vas obadva. Odgovorite na repliku.

Dobar ste izraz iskoristili hobističke udruge, to je možda ona riječ koju sam tražio. I stvarno treba razgraničiti, treba razgraničiti udruge koje se bave npr. osobama sa invaliditetom, djecom s posebnim potrebama, braniteljima s druge strane imamo stvarno udruge koje su hobističke gdje ljudi se kao npr. kulturno umjetnička društva, zborovi pa čak i sportske udruge, tako da bi to predlagatelju za buduće izmjene Zakona o udrugama jedna moja sugestija. Ipak moram gospodinu Marasu ovako malo se osvrnuti na njega jer je bila njegova zadnja, pa neka bude moja zadnja osim ako ne kaže povredu poslovnika.

Pečat je u pitanju i ja ću samo o tome govoriti s obzirom da sam i u prošloj raspravi i u prvom čitanju rekao da baš i nisam voljan za tim da se ukida pečat jer elektronski pečat bi bio adekvatna zamjena za ovaj sada standardni i to bi bila nekakva ušteda kao što piše u obrazloženju. Mislim da pravni promet će biti opterećen sa puno gluposti koje će doći od onih koji su zlonamjernici i koji žele udrugama napraviti određene spletke. Nešto mora postojati što bi zamijenilo pečat u pravnom prometu ili elektronski ili bar kod ili nešto mora postojati što je drugačije od onoga što smo do sada u praksi imali. Vjerujem da moja udruga koja ima 35000 članova, koja ima 105 organizacija na terenu, 20 županijskih organizacija nije nikakva bezvezna udruga od tri člana. Ja sam za to da se u promjena u Zakonu u udrugama stavi da bar onoliko ljudi koliko čine upravna tijela bude članova udruge, a ne samo trojica. Nadzorni odbor, sud časti i predsjedništvo bi bilo adekvatno potrebama da udruga može funkcionirati na nekakvim pravnim … osnovama. Stoga mislim da se iako se ovo mijenja sada kao što se mijenja nije više obaveza u statutu opisivati izgled pečata. Udruge mogu i dalje koristiti pečat bez obzira što ga ne moraju u statutu upisati. One ga mogu u statutu staviti kao opisni i koristiti ga i dalje kako ne bi bilo onoga što se zna dogoditi da neko u ime nekoga podnese određenu primjedbu i nekakvu spačku pa ured državne uprave lijepo zablokira rad udruge i ne može više funkcionirati zato što je netko dok se ustavi grafološkim vještačenjem i tko zna čime.

Što se tiče broja članova, pa tako je, to je ključno, ako udruga ima što ste vi rekli 35000 članova ma ne može se ona mjeriti sa platformom 112 udruga koja zajedno ima 90 članova jer su svi u svim udrugama. I onda se nastupa kao ispred 100 udruga, a zapravo ima 90 ljudi.

Znači zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, znači u petak.

Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu djetetovog osobnog imena.“ U Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenu i dopunama Zakona o osobnom imenu, prihvaćena je i primjedba Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora koja se odnosi na povratno djelovanjem te brisan članaka 4. iz Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osobnom imenu. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodinu Nekiću na ovom obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pa evo mislim da je državni tajnik vrlo detaljno objasnio ovih nekoliko članaka koji se mijenjaju i mislim da su oni sasvim jasni, kao što vidljivo da se u članku 1. ovom odredbom je propisana obveza matičara da izvijesti nadležni CZSS o ređenju djeteta, kojim roditelji nisu u zakonskom roku odredili osobno ime. Dakle, zakon je sadašnji regulirao određene stvari, ali nije regulirao da roditelji ne odredbe osobno ime djetetu, stoga je evo sada i ta odredba predviđena. U članku 2. je vidljivo da se ova odredba usklađuje sa Zakonom o životnom partnerstvu koji je donesen nakon Zakona o osobnom imenu, stoga životni partneri mogu se vratiti nakon prekida partnerstva mogu se vratiti u roku od godine dana na prezime koje su imali prije zaključivanja životnoga partnerstva. U članku 3. usklađuje se Zakon o osobnom o imenu sa Obiteljskim zakonom ali što je ovdje najvažnije po mom osobnom mišljenju reći je to da je ovo usklađivanje značajno zbog toga što i u eventualnoj primjeni, budućoj promjeni Obiteljskoga zakona ovu odredbu više neće biti potrebno mijenjati obzirom da je ona evo određena rekla bih ovako općenito a ipak konkretno da se zna o kojim se to propisima radi, dakle kao što u članku 3. rečeno da se na spor roditelja primijenit će se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi. Odluku nadležnoga tijela roditelji će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta, i time je po mom osobnom mišljenju ova odredba uređena na najbolji mogući način. A kako se kao što sam rekla ne bi morala mijenjati svakako malo ukoliko se dogodi da se promijeni i Obiteljski zakon.

Slijedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Ima li gospodin državni tajnik završnu? Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se državnom tajniku gospodinu Darku Nekiću i njegovoj suradnici na obrazloženjima.

Prijedlog akta dostavljen vam je u pretince. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li možda predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike gospodin Marijo Šiljeg. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici.

Zakonom je propisano da do 1. siječnja 2017. godine s početkom rada Eko bilančna grupa prestaje obaveza opskrbljivača električne energije za preuzimanjem tzv. zelene energije koja je isporučena do navedenog datuma. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 40. Zakona nakon 1. siječnja 2017. godine operator tržišta električne energije prodaje ukupnu neto isporučenu električnu energiju povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije, te je ovlašten trgovati električnom energijom na razvidan i nepristran način kako bi se osigurala prodaja električne energije sukladno planiranoj proizvodnji eko bilančne grupe. Obzirom na navedeno nužan preduvjet za uspostavljanje i funkcioniranje sustava prodaje električne energije kako je propisano uredbama zakona jeste postojanje provedbenih akta koji detaljnije uređuju uspostavu i funkcioniranje eko bilančne grupe kao i uvjete prodaje električne energije na tržištu električne energije. Kako navedeni provedbeni akti nisu doneseni bilo je nužno izmijeniti odredbe zakona kojim je propisana obaveza opskrbljivača električne energije da preuzmu ukupnu neto količinu električne energije povlaštenih proizvođača od operatora tržišta sukladno njihovim udjelima na tržištu. Isto tako, bila je nužna izmjena odredbi zakona kojima je propisano da eko bilančna grupa započinje sa radom najkasnije 1. siječnja 2017. godine, odnosno odredbe koje se s tim datumom propisuju stupanjem na snagu članka 40. Zakona na način da se navedeni rokovi produljuju kako je utvrđeno ovim prijedlogom. Kako je cilj predloženog produljenja roka za ispunjenje obaveza opskrbljivača električne energije početka rada eko bilančne grupe kao i roka za stupanje na snagu odredbi članka 40. zakona koji je objektivno neprovediv je sprječavanje daljnjih negativnih učinaka na sve sudionike tržišta električne energije. Imajući u vidu činjenicu da su uskoro trebali nastupiti rokovi propisani odredbama zakona čije su se izmjene predlagale i prije kojih datuma je uredba trebala stupiti na snagu iz razloga ažurnosti i svrhovitosti ista je stupila na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 31. prosinca 2016. godine. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodinu Šiljegu na ovom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Nema ga, gubi pravo na raspravu.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajnici, kolegice i kolege. Sukladno Zakonu o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama određuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora koja je stupila na snagu 10. prosinca 2016. godine Vlada RH je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2016. godine u razdoblju od 15. prosinca 2016. do 15. siječnja 2017. je bilo razdoblje ustavne stanke kada Hrvatski sabor nije zasjedao donijela je dvije uredbe na temelju zakonske ovlasti. I druga uredba što ćemo kasnije čuti od državnog tajnika Tufekčića Uredbu o izmjeni Zakona o tržištu kapitala. Prvom uredbom Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovitoj kogeneraciji uspostavljaju se opći normativni okviri za sustav prodaje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i na postrojenjima na tržištu električne energije na način da je istim zakonom propisano da od 1. siječnja 2017. godine s početkom rada eko bilančne grupe prestaje obveza opskrbljivača električne energije za preuzimanjem električne energije isporučene nakon navedenog datuma, a koju operator tržišta električne energije otkupljuje od povlaštenih proizvođača. Slijedom navedenog a u skladu sa člankom 40. Zakona nakon 1. siječnja 2017. operator tržišta električne energije prodaje ukupnu neto isporučenu električnu energiju povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije, te je ovlašten trgovati električnom energijom na razvidan i nepristran način kako bi se osigurala prodaja električne energije sukladno planiranoj proizvedenoj eko bilančnoj proizvodnji eko bilančne grupe. Dakle, eko bilančna grupa, dakle HROT-e proizvođači, opskrbljivači električne energije, dakle to je ta grupa o kojoj smo čuli ovdje i od državnog tajnika. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će ovo izvješće o uredbi i o uredbama, a kasnije ću kratko samo nakon državnog tajnika iz Ministarstva financija. Hvala vam lijepa. Uvaženi kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Šipiću, dolazite iz područja gdje vidimo da strše vjetroelektrane. Znate li tko ima najveću dobit od vjetroelektrana i koliko je cijena skuplja nego na tržištu. I znate li kada je donesena odluka i zbog čega je u biti donesena ove uredbe? Kada je donešene odluka.

Znači ne ostaje novac u Hrvatskoj osim što su prokopali puteve, neku naknadu su dali gradu Trilju ili gradu Sinju ili Muću, međutim najveći dio novca subvencija odlazi strancima. To pitam ovdje gospodina Šiljega, neka on malo pojasni kako je njihov koalicijski partner za vrijem SDP-a to vrlo kvalitetno i učinkovito odradio, a ja mislim da je o tome znao dosta i potpredsjednik Sabora koji sad vodi ovdje skupštinu. Kako je HNS to vrlo kvalitetno odradio po pitanju obnovljivih izvora energije. I sad, i obnovljivi izvori energije vam je ovo što je natura Pejnović ili kako se već zove, termoelektrana na Perući. Znate. I to je jedan vrlo kvalitetan izvor obnovile energije koji će oštetiti našu Cetinu, gdje vi živite, koji će ugroziti najveći pitki bazen, a to je Peruća, a rijeka Cetina, znamo što znamo Cetinskoj krajnji.

Kolega Bulj ne mogu se djelom složiti s obzirom da podaci koje iznosite, niti su provjerljivi, niti su, tj. jesu provjerljivi, ali koliko su površni, ne bi u to ulazio, ali kad spominjemo obnovljive izvore energije, ja znam što znači za lokalnu samoupravu, koja izravna pomoć. Pa tako mogu samo reći kad ste već to spomenuli da recimo grad Trilj od tih spomenutih ostanaka, kako ste rekli i vjetroparka na godišnjoj razini ima milijun i 200 tisuća kuna od te naknade. Investicija je bila vrijedna više od pola milijarde kuna. Sve je radila domaće tvrtke. Prema tome, da li je dobit ili nije dobit, ja smatram, da mi od toga imamo dobit, a u daljnju razgradnju i daljnje tumačenje ovako jednog površnog tumačenja kako pristupate ovom dijelu, ne bi se djelom složio, s obzirom da podaci koje vi iznosite meni nisu poznati, niti ja s njima toliko raspolažem. U prvom redu, tko je za koga i tko je šta u kojem interesu radio, stvarno u taj meritum, niti je to moj meritum, niti ja to poznajem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Šipiću na odgovoru. Izvolite. Povreda Poslovnika 238. članak 1. on me optužio da ja ne poznajem, da ja govorim površno, a sam je priznao da on ne poznaje dovoljno ovu materiju. Kolega Šipiću, vi ste u ime Kluba HDZ-a ozbiljne stranke koja je donijela ovaj prijedlog govorili, ja sam vam govorio o subvencijama, gdje je 42 lip subvencije iđe stranim investitorima. Nije dovoljno samo pročitati što vam je napisano, nego malo proučite, a to znadu i predsjedavajući i tajnik Šiljak, točno o čemu se ovdje radi. Uvaženi kolega Bulj, očito niste čuli dobro, ali postoji transkript svake rasprave, pa bi vas molio da nakon sjednice poslušate transkript i nigdje niti jedne optužbe nije bilo prema vama od strane kolege Šipića, tako da ne stoji vaša povreda Poslovnika. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući. Tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je uredba koja je donesena slijedom odluke iz 2015. zadnje odluke, na zadnjoj sjednici Vlade Zorana Milanovića, na kojoj je bio predlagatelj sada koalicijski partner i stranka na vlasi HNS-a i onda stranka na vlasti sa SDP-om kod koje je donesena odluka o subvenciranju obnovljivih izvora energije, poglavito je to bilo zbog pogodovanja vjetorelektranama gdje uglavnom strani investitori temeljem projekata koji su rađeni također, koji je radio projekte, tj. istraživanje je radio Hrvatska elektroprivreda Ruže vjetrova i na kraju je taj projekat koje su radile naše kao domaće tvrtke ali opet preko uvaženih dužnosnika iz HEP-a otišao stranim investitorima i sada subvencija koja je ogromna 42 lipe, ukoliko se ne varam tajniče, subvencija odlazi po kilovatu, odlazi stranim investitorima, a znamo, evo malo prije sam spomenuo Voštane Triljske, Zelovo Sinjsko, cilo naše priobalje, da to bogatstvo naš vjetar, najveći dio novca odlazi stranim investitorima i taj novac subvencionira hrvatska država godišnje mora platiti ili naši građani iz džepa milijardu kuna. Tu subvenciju naši građani moraju ili poskupljenje struje, ali našlo se u ministarstvu rješenje da nije bilo poskupljenje struje u tom iznosu zbog te rabote bivšeg ministra Vrdoljaka i potpredsjednika Milanovićeve Vlade, da je opet iz proračun taj novac … [[Govornik se ne razumije.]] ove godine milijardu kuna, iduće milijardu i pol, pa opet milijardu i pol, a za 5 milijardi kuna mogla je biti mini solarne elektrane na svim objektima, kućama, zgradama u RH, besplatno našim građanima. I dostigli bi te kvote koje su zadate u obnovljenima izvorima energije.

Sada će ići uskoro prijedlog prodaje HEP-a protiv kojega sam se osobno protivio i Most se protivio protiv toga da se prodaja i jedna dionica HEP-a jel je HEP bogatstvo i ogromna dobit, ali ne smijemo dozvoliti da nam stranci imaju te subvencije nego naši građani moraju imati dobiti od vjetra, od naših prirodnih resursa, rijeka od onoga gdje mi možemo stvarati i reverzibilne hidrocentrale gdje možemo stvarati vjetroelektrane, a ne na teret naših građana. Pa mi naše bogatstvo još moramo plaćati milijardu kuna. Ja bi zamolio ovdje tajnika Šiljega da on pojasni kolike su subvencije da javno kažete, kada je donesena odluka na Vladi prva odluka, ovo je uredba koja je produžila obaveze iz ugovora te Vlade, zbog čega je se to napravilo i koji je interes Hrvatske osim što imamo formu dostignuti kvote obnovljivih izvora energije i koliko hrvatski proračun plaća tim stranim investitorima za vjetroelektrane gdje jedan komad te vjetroelektrane nije izgrađen u RH osim možda eventualno temelja i ovih građevinskih radova, a to je beton? Prema tome, mi moramo uraditi sve da zaštitimo od tih hohštaplerskih poslova naše prirodne resurse da se ne ugrozi naša priroda, mi moramo koristiti te naše potencijale koje imamo, ali ne smijemo dozvoliti da nam taj novac odlazi u strane džepove i naravno u skladu sa održivim razvojem svakog područja.

Jer vidimo da je Jadro sada onečišćeno da je splitski veći dio koristi iz rijeke Cetine izvore pitku vodu, znači ogroman bazen. Pa liti inače 500 tisuća ljudi koristi tu pitku vodu, a u sezonama i do milijun i pol ljudi koristi pitku vodu iz rijeke Cetine. Ugrožavanje rijeke Jadra sa Lećevicom i već se pojavljuju i bez Lećevice brojna onečišćenja u Jadru to je vidljivo da bi još veći dio bio opskrbljivan pitkom vodom iz rijeke Cetine. Znači da obnovljivi izvori energije, da reverzibilne hidrocentrale koje su u interesu, ali isključivo u interesu naroda, a ne HEP-a, a ne davati privatnim investitorima gdje umanjuju vrijednost HEP-a, gdje HEP postaje ovisan o tim proizvođačima energije koje mi subvencioniramo na štetu naših građana. Opet ponavljam, mi ove godine milijardu kuna smo morali naći u proračunu država je morala naći, Vlada i ministarstvo da se plati subvencionira energija obnovljivih izvora. A za taj novac smo mogli za tri godine izgraditi na svakoj kući ponovit ću solarnu mini elektranu ili na svakoj zgradi, na Saboru, svakoj tvornici da imamo obnovljivi izvor energije i tako bi bila bogatija i obitelj i pojedinac i gospodarstvenik. Međutim, te kvote je vrlo teško dobiti. Otvarale su se kuverte 31.12. u 00, sekundu prije dodjeljivale su svakome.

Prema tome, ovdje se isključivo pogodovalo i nadam se da će ministarstvo i vi uvaženi tajniče sve odraditi da bude to u interesu naših građana, da ta naša prirodna bogatstva i energetika u ovome slučaju kao i ostalo, evo vi skrbite o energetiki i vaše ministarstvo skrbi i o okolišu da će to biti u skladu sa održivim razvojem. I vrlo je dobro što energetika i okoliš u istome ministarstvu jer vrlo je bitno taj održivi razvoj, obnovljivi izvori energije da, ali u interesu svakoga čovjeka, a nikako stranih investitora koji jedino šta imaju od nas da dobijaju je subvencija 42 lipe po kilovatu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na ovoj raspravi. Izvolite. Kolega Bulj, vi ste održali jednu raspravu tako rekuć vrlo sličnu raspravama koje ste imali o bilo čemu gdje se spominju obnovljivi izvori energije. Znači gotovo pa identična rasprava sada kada se raspravlja o uredbama sa zakonskom snagom o Zakonu o zaštiti prirode itd. Znači vi imate tu jednu priču koja govori o obnovljivim izvorima energije kako su se kvote dodjeljivale i koliko to košta odnosno poticaji koliko koštaju naš proračun. Ali ovdje je činjenica jedna druga, znači ovdje se uredba donosila zbog toga šta ministar koji je zadužen bio za energetiku nije donio određene provedbe akte koje bi trebali biti doneseni do određenog perioda i da se nije mogla odvijati zamišljena procedura vezana uz otkupljivanje i subvencioniranje energije koja je proizvedena u modelu koji ste malo prije opisivali. Znači tu sada nema veze o ovome, tu se govori jednostavno o tome da ministar, konkretno se ovdje radi ili o gospodinu Paneniću ili o gospodinu Dobroviću u godinu i nešto dana nisu donijeli akte koje su trebali donijeti. I mi to prolongiramo sada za još jednu godinu. Znači neće se ništa drugo desiti osim što će sada novi ministar gospodin Ćorić to morati odraditi ove godine. Znači tu se treba skoncentrirati i vidjeti zbog čega taj posao vezan uz pravilnike i normative nije odrađen za vrijeme mandata Dobrovića, odnosno gospodina Panenića. To je glavno pitanje ove cijele diskusije. Zahvaljujem kolegi Marasu. Kolega Maras možemo razgovarati je li uredba ili je zakonski propis ali je činjenica da ste vi kao ministar, da vam je to prošlo, da ste dozvolili da mi moramo ove godine platiti milijardu kuna vaše Vlade, znači na prijedlog koalicijskog partnera, tada vašeg, HDZ-a a tada vašeg na čelu sa gospodinom Vrdoljakom koji je bio predlagatelj, da su obnovljivi izvori energije od, najmanje bitno akti. A što se tiče Slavena Dobrovića, ministra, možda je on trebao napraviti ali znam da se protivio ovome načinu financiranja i da nas je dočekalo, ministra da mora poskupjeti struju jer jednostavno te obnovljive izvore energije treba subvencionirati sa 42 lipe po kilovatu. Ali ne hrvatskom čovjeku, ne HEP-u, nego stranim tvrtkama. To je vama provučeno tada kao ministru koji ste bili od vašeg potpredsjednika Vlade gospodina Vrdoljaka. A i da li je ono uredba sada za produženje tih obaveza, ja sam osobno da se prekine ta uredba ali velike štete bi imala država zbog onoga što ste vi potpisali u Vladi znači te subvencije prema tim investitorima, izvođačima i vlasnicima tih vjetroelektrana.

Ovdje je subvencioniranje u pitanju, ovdje je dodjeljivanje kvota koje su se dodjeljivale zadnju sekundu prije pola noći. Ne građanima koji su imali male solarne elektrane na svojim objektima ili poduzetnici nego vjetroelektrane s time da se je umanjila vrijednost HEP-a, automatski su … [[Govornik se ne razumije.]] Jer sve te … vjetrova je odradila u biti istraživanja HEP, direktori HEP-a koji su kasnije napravili projektantske tvrtke preko svojih članova obitelji koji bi kasnije prodali strancima te projekte. Ogromna šteta i to trebamo zaustaviti. Da li je to uredba, da li je to produžetak obaveza koje imamo ili zakon ili propis, nekakav akt, to je najmanje bitno. Mi se moramo izboriti da energetika, poglavito obnovljivi izvori moraju biti u službi građana a nikako Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo odmah u startu ću reći da Klub zastupnika SDP-a neće podržati ovo izvješće, znači, iz jednostavnog razloga možete ga vidjeti i u samom izvješću, odnosno što se mijenja, u kojim se zakonima mijenja, sa kojim se datumom mijenja. I vrlo jednostavno je ovdje u biti razlučiti o čemu se tu radi. Znači radi se o tome da određeni termini nisu odgovarali Vladi HDZ-a, odnosno Vladi premijera Plenkovića, konkretno kada govorimo o Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovitoj kogeneraciji, nije odgovaralo da se u 2017. godini mora donijeti određene pravilnike i početi funkcionirati kako je to zakon zamislio zbog toga što očito HZD-u u 2017. godini nije odgovaralo da se jedan dio troškova mora financirati iz povećanja potrošačima cijene električne energije. I onda gospodin Dobrović, kao što je rekao kolega Bulj nije znao šta napraviti i nije napravio ništa. Znači nije poštivao zakon, nije donio pravilnike, nije htio napraviti ništa nego je htio da se prolongiraju određene stvari za još jednu godinu. Znači brigo moja pređi na drugoga, odnosno za godinu dana a sve u svrhu toga da se u izbornoj godini 2017. ne desi ništa. Ali zato u 2018. godini kada po njima neće biti izbora će nas pričekati povećanje i poskupljenje struje od više desetaka posto, možda negdje i do 20% koje će uslijediti. Sa druge strane imamo Uredbu o Izmjeni zakona o tržištu kapitala koja je također prolongirala određeni rok. E sada tu se možemo pitati s obzirom da se radi o tržištu kapitala, o financijskim institucijama zbog čega je to tako. I ono što nas u Klubu zastupnika SDP-a ne zadovoljava, vidite da su oba dva zakona, odnosno uredbe donesene 29. prosinca 2016. a rokovi su koji se mijenjaju nekoliko danas poslije. Znači niti me itko može uvjeriti da se ti zakoni nisu mogli poslati u Sabor što broj 1 govori ili da nisu, Vlada nije htjela i ministarstva nisu htjeli raspravu o tim zakonima pred hrvatskom javnošću na taj način na koji bi imali u Hrvatskom saboru ili šta je politički štetno i nedopustivo ili broj 2 da su htjeli nešto, znači sakriti, ili broj 2 da su htjeli određene stvari, da su određene stvari zaboravili i htjeli su to popraviti na brzinu što govori o aljkavosti i nepripremljenosti predlagača i onih stvari koje je trebalo predložiti. Ali to mi je vrlo teško vjerovati s obzirom da određeni ljudi postoje u ministarstvima koji prate rokove i koji su vrlo vjerojatno upozoravali ministre na određene stvari koje se moraju dovesti u određenom roku. Znači ne možemo prihvatiti ovakav rad, znači tu se ne dešava o nikakvim iznenadnim stvarima koje Vlada ne može predvidjeti i desili su se recimo u 11., 12. mjesecu i ne postoji nikakva nikakva mogućnost druga nego da se to donese uredbom na sjednici Vlade u vrijeme saborske stanke od 15. 12. do 15. 1. Znači kada bi se o tome radilo, mi bi glasali za i shvatili bi to ali kako se tu ne radi o tim stvarima, nego se radi upravo o suprotnim stvarima koje sam maloprije rekao, ili pokušavanju prebacivanja problema na kasniji period ili aljkavosti ili ne dao Bog, još i gorim stvarima se pokušavaju neke stvari sakriti, Klub zastupnika SDP-a, to ne može podržati i pozivamo Vladu RH da to ne radi nego da pušta zakone u redovitu proceduru, kako bi Hrvatska javnost mogla na taj način biti upoznata sa onim šta Vlada predlaže a šta se mijenja i šta će na kraju krajeva sutra i ja bi rekao, hrvatskim građanima određivati određene stvari. Znači, ovdje će se definirati i cijena električne energije i građanima imaju pravo u raspravi znati na koji način će to biti rađeno u narednom periodu. Ne može biti razlog to šta su lokalni izbori 2017. da se to pokuša sakriti i da se na taj način probijaju rokovi. Nažalost, vidjeli smo u nekim situacijama da i Europska komisija pokreće tužbe protiv RH, zbog toga što su u Zakonu o računovodstvenom poslovanju neki rokovi pomicani kako bi se pogodovalo određenim tvrtkama, konkretno u ovom slučaju Agrokoru, da ne mora svoje računovodstveno poslovanje prilagoditi tako da mi svi skupa budemo svjesni kolike su u biti njihove obveze i ono šta sve je dovelo do toga da se Agrokor nalazi u situaciji u kojoj se nalazi. To je to kreativno računovodstvo koje nažalost imamo na djelu u Ministarstvu financija, a imam osjećaj da i u ovom slučaju se ne radi o slučajnoj, ja bi rekao i nekoj sistemskoj namjeri nego da se tu pokušava određeno vrijeme kupiti na način na koji se to predložilo ovim uredbama, a naravno sve pod velom kraja godine, ne velikoj raspravi na Vladi, nezainteresiranošću javnosti jer kada je to u Saboru onda sudjeluju u raspravi mnogi klubovi zastupnika i zastupnici, onda vrlo često dobijemo informaciju zbog čega se nešto radi. Kod električne energije sam siguran da bi ta rasprava bila vrlo zanimljiva i vrlo žustra, tako da, jasno je ovdje zbog čega Vlada nije htjela takav način donošenja zakona nego je išla na uredbu koju je donijela u vrijeme saborske stanke i zato kažem, još jednom, SDP neće podržati ovakva izvješća, odnosno ovakvo izvješće jer se protivi načinu na koji je to Vlada RH napravila.

Predlagatelj akta je Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na temelju članka 81. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta dostavljen vam je u pretince. Želi li predstavnik Odbora za pravosuđe obrazložiti prijedlog? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi kolega Miro Bulj. Nema ga. Gubi pravo na pojedinačnu. Izvolite. Samo da kažem da ćemo mi podržati ovu izmjenu s obzirom da je gospodin Bošnjaković postao ministar i normalno je da više ne može biti po sili zakona član Državnoodvjetničkog vijeća. Zahvaljujem kolegi Marasu na ovom obrazloženju. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji rad plenarne sjednice. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 sati, točkama dnevnog reda Izvješća o poslovanju umirovljeničkog fonda od 01. siječnja 2010. Do 31. prosinca 2015., druga točka Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2016. godinu i Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu.